Za druhé reagujeme já bych řekl na oprávněné připomínky zejména z menších firem. Měníme parametry pro podání následného kontrolního hlášení z 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy správce daně do datové schránky plátce na 17 kalendářních dnů ode dne jejího dodání.

A zejména v menších firmách, kdy je buď externí účetní, nebo jeden či jedna účetní, někdy těch 5 kalendářních dnů činilo problémy, a i spolehlivý daňový poplatník měl občas problém, jak to vyřešit, pokud tato nebo tento účetní byli zrovna na dovolené nebo na nemocenské, a je tam jeden člověk, tak je velmi problém.

A stejně tak se snižují pokuty, které vznikají ze zákona v případě pozdního podání, respektive nepodání kontrolního hlášení pro živnostníky, společnosti s ručením omezeným, kde je fyzická osoba jediným společníkem, a plátce vlastně čtvrtletní plátce DPH, to znamená, je to opět snížení pokut zejména těm nejmenším daňovým poplatníkům. Tohle jsou vlastně ty základní změny v oblasti DPH.

Zavádíme tady tři pásma a vím, že tento návrh vzbuzuje kontroverze či protinávrhy. Ten důvod je poměrně jednoduchý. Účelem paušální daně není snižovat daňovou zátěž, ale snížit byrokratickou náročnost, a pokud bychom měli ambici stanovit jednu jedinou sazbu pro živnostníky, kde výdajový paušál může být 80, 60 nebo 40 %, a současně ty příjmy byly od 0 do 2 milionů, tak každý z nás posoudí, že velmi těžko je najít něco, co by bylo adekvátní těm mezním situacím. Takže pokud si vezmu mezní situaci, že někdo má například výdajový paušál 80 % a příjem 2 miliony...

Takže v zásadě pro ty, kteří budou mít i v příštích letech příjem do 1 milionu stejně jako v letošním roce, se nemění vůbec nic.

Je to legitimní debata a o výsledném tvaru paušální daně rozhodneme v závěrečném třetím čtení. Myslím si, aspoň jsem nezaznamenal zatím z otevřené debaty, že by někdo zpochybňoval ten samotný princip, že limit pro paušální daň bude zvednut na 2 miliony, a to je ta klíčová informace. Já jsem se pokusil vysvětlit důvody, které vládu, nejprve Ministerstvo financí a pak vládu jako celek vedly k návrhu těch tří pásem.

Takže tímto návrhem, pokud ho Poslanecká sněmovna a Senát schválí, vyřešíme období do účinnosti nového zákona o účetnictví, kde budou jiným způsobem nastaveny odpisové skupiny a doby odepisování. Dále se zvyšují částky ročního příjmu, do kterého se nemusí podávat daňové přiznání.

A potom věc, která je podle mě také potřebná osvobození odměny za výkon funkce člena volební komise. Tito lidé vlastně zaručují a přispívají k tomu, že máme férové volby, ty odměny nejsou nijak vysoké a přijde nám administrativně, ale i jinak zbytečné, aby odměny za to, že někdo dobrovolně ve svém volném čase vykonává zodpovědnou funkci člena volební komise, byly zdaněny.

Opět si myslím, že to, že někdo prokazuje dobrou vůli, ubytuje ukrajinské uprchlíky ve své domácnosti a za to dostává nějakou část stanovenou zákonem, není důvod, aby přišel o slevu na svého manžela či manželku.